A teď konkrétně k vaší otázce.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře. Přesto mě zaujalo to, co jste říkal v tom množství čísel, která jste nám tady přednesl. Na konci jste řekl, že uvažujete, nebo že na začátku roku bude mít SŽDC něco přes 30 miliard korun. Přitom ona požadovala na nutné investice 47 miliard korun.

Tak já velmi stručně.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Tak zase dvě minuty.

Jestli pacienti, protože těch se to týká a těm možná nebudeme moci vystavovat eNeschopenky. Ty nemocnice je odněkud musí získat. Pojišťovny ovšem nepočítají, že by v úhradách hradily zavedení programu potřebného pro eNeschopenku. Tak jsem se chtěl zeptat v té první otázce, jestli plánuje Ministerstvo zdravotnictví, že by alespoň v přímo řízených organizacích hradilo tyto programy, nebo zda plánuje, že je bude hradit plošně.

A opakovaně jsme na zdravotním výboru debatovali, že někdo by toto hradit měl. Já jsem ve svém pozměňovacím návrhu alokoval část prostředků pro Ministerstvo zdravotnictví tak, aby tato úhrada byla možná. Takže druhá část otázky zda tento pozměňovací návrh podporujete. A s tím souvisí třetí. Pokud vůbec. Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.